Ano, určitě tam trochu k navýšení nějaké činnosti dojde.

Nevím, kolik zabere zpracování nějakého podnětu.

Doufám, že to vezmete v potaz, a doufám, že tady nebudeme šířit nějaké zbytečné mýty.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vaším prostřednictvím kolegovi Zahradníkovi jenom při přečtení toho zákona nebo návrhu zákona se dovíme všechno to, co tady kolega Zemek interpretoval. Takže ono možná před tou obavou by stačilo trošku hlouběji se začíst a pak zjistíme, že nedochází k zásadnímu porušování práv ani svobod ani domovní svobody a že tam máme jistý prostor před momentem, než nějaký kontrolní orgán vůbec do té domácnosti vstoupí. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Pan ministr nás tady na začátku vyzval k tomu, abychom na něj kladli dotazy.

Tak prosím, až budete odpovídat, já bych chtěla znát odpověď na svoji otázku. Děkuji vám. Děkuji paní poslankyni Hnykové. Děkuji. To je opět taková trošku moje parketa.

Samozřejmě jsou různé provozy. Já dám příklad.

Tak to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo, dočkal jste se. Hezký podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře.

Nevím, jestli víte vůbec, co to je, tak já vám to vysvětlím, i když nevím, jestli to je zrovna věc, která patří jenom na Ostravsko, myslím si, že jsem slyšel, že by měla být i v jiných regionech. Já jsem se ve svém okolí nikdy s tím nesetkal.

Člověk, který má starý kotel, samozřejmě spaluje ve svých kotlech občas paliva, která do toho kotle nepatří.

Myslím si, že tady vidím takový hlavní přínos samospráv, krajů i Ministerstva životního prostřední, že by měly dělat takovou osvětu, která by opravdu lidi naučila tomu, jak správně topit, co spalovat a podobně. Tady také zaznělo o tom, že by mělo být díky novému zákonu umožněno úředníkům z obcí s rozšířenou působností navštěvovat a kontrolovat lokální topeniště. Ono to existuje už dnes, pokud to nevíte. Už dnes je možné požádat odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností, aby provedl kontrolu v určitém rodinném domě, ale naráží to na jednu věc. Úředník napíše dopis samozřejmě tomu člověku, ten člověk samozřejmě neotevře, takže je to úplně zbytečné. Ve vyspělých zemích si lidé nedovolí absolutně topit tím, čím nesmí.

Protože každý z nás má povinnost dělat si revizi komínu, dělat si i revize kotlů.

Myslím si, že to by asi bylo přijatelnější než cokoliv jiného. A jak už jsem říkal, daleko důležitější je prevence.